Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se připojil tady k mým předřečníkům, kteří konstatovali, že tato skupina obyvatel opravdu má velký problém. A s těmito zdravotními hendikepy chtít po těchto lidech, aby ještě nějakému úřadu dokazovali, že opravdu nemají ruku nebo nemají nohu, to mi připadá opravdu velmi nedůstojné. A ta částka, která se tady navrhuje, mi nepřipadá nikterak velká, protože s takovýmto hendikepem žít, věřte tomu nebo ne, je opravdu velmi smutné a velmi náročné.

Děkuji. Dobré dopoledne všem.

Takže pokud chcete, abychom se takovýchto debat v budoucnosti vyvarovali, abychom se jim vyhnuli, tak není jednoduššího způsobu než podpořit pozměňovací návrh, který jsem předložila, nebo pokud k tomu nedojde, tak trvat na tom, aby s takovouto jasnou systémovou změnou přišlo samo ministerstvo.

Jenom v krátkosti. Děkuji moc. Tady pravděpodobně všichni reagují právě na ten systém, protože to systémové není. Tady byl pozměňovací návrh tuším paní kolegyně Pekarové, která to nějakým způsobem tlačila na minimální mzdu, což také není systémové, protože to také rozhodují politici tady. Takže je potřeba prostě najít nějaký ten systém. A ještě v rámci toho prorodinného balíčku, protože jste nám tady vyjmenovala spoustu věcí, které se chystají v prvním čtvrtletí příštího roku, tak bych strašně rád apeloval právě na to, že spousta rodin, které mají nějaké postižení a pečují o osobu blízkou ve své rodině, se rozpadá. Proto je potřeba posílit a také zpřístupnit regionálně ty sociální služby tak, aby jim mohlo být pomoženo a aby jednoduše nezůstal v rodině někdo jako jednotlivec sám na toho, o koho pečuje.

Děkuji. Já také děkuji a nyní prosím s poslední faktickou poznámkou paní ministryni.

Další věc. Z mé iniciativy jsme před několika měsíci navrhli revizi operačního programu Zaměstnanost. Jak jistě víte a je to reakce na pana poslance Kaňkovského prostřednictvím pana předsedajícího tak v tomto operačním programu jsou finanční prostředky, které máme ještě volné, tak abychom je všechny vyčerpali, a bylo to zmiňováno ohledně individuálních projektů na sociální služby, tak jsme tam iniciovali revizi finančních prostředků právě ve prospěch těchto individuálních projektů ve výši 1,5 mld. korun. Před dvěma týdny monitorovací výbor tuto změnu schválil a pevně doufám, že tento návrh v lednu posvětí Evropská komise, tak aby kraje mohly čerpat ještě o 1,5 mld. více právě na oblast sociálních služeb.

Za těch pět let se nám rozsah sociálních služeb v jednotlivých krajích výrazným způsobem zvedl, a to i vzhledem k transformaci sociálních služeb. Ty transformační projekty s sebou nesou i zvýšené náklady, provozní náklady. To je jedna část toho problému. Pak také neustále bojujeme, a to už jsem tady zdůrazňoval i při projednávání státního rozpočtu pokud chceme udržet kvalitní pracovníky v sociálních službách, tak jim budeme muset zvyšovat mzdy i nadále, a to i systémem nadtarifních složek. Dneska oni, pokud si mohou vybírat na trhu práce, tak ano, většina z nich jsou srdcaři a rádi pracují v sociálních službách, nicméně realita života je složitá. To znamená, pokud někde dostanou nabídku ze soukromého sektoru, kde budou mít nadtarifní složky nebo smluvní plat, tak sáhnou po té nabídce. Nicméně zdůrazňoval jsem tady ještě další věc a to je ta reforma psychiatrické péče. To znamená, to nedofinancování sociálních služeb tady je a já jenom prosím, abyste pak v rámci i vládní koalice k tomu přistoupili při schvalování státního rozpočtu a sociální služby dofinancovali. Já také děkuji za dodržení času.

Děkuji za slovo.

Už to tady několikrát padlo, já se v mnohém budu možná opakovat, ale z průzkumu skutečně vyplývá, že většina zdravotně postižených osob a stárnoucích seniorů nemá o život v zařízeních ústavního typu zájem a chtějí žít v domácím prostředí. Je to pochopitelné.

Této skupině bylo navrženo zvýšení příspěvku na péči o 6 000 korun.